A já poprosím, aby a už se tak stalo u stolku ministrů zaujal své místo ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec... Paní poslankyně, k pořadu? Prosím, s přednostním právem můžete. Otevřu rozpravu? Budeme pokračovat v rozpravě. A s přednostním právem paní poslankyně... Ano, v obecné rozpravě...

Prosím, s přednostním právem, než budeme pokračovat v rozpravě.

Paní poslankyně totiž přerušovala svůj příspěvek. A já jí ráda tedy v tomto přenechám prostor.

Ale ne v tomto bodu, paní poslankyně. Nebudeme se hádat. Máte slovo. Klid, pokračujeme. Pane předsedo, mluvila jsem s přednostním právem, mám přednostní právo a rozprava byla přerušena před ukončením jednacího dne, takže mám právo mluvit teď já.

Pan ministr je přítomen. Není přítomen zpravodaj?

Máme ale stále první čtení. A pro druhé čtení můžeme změnit zpravodaje. Jinak bychom museli znovu hlasovat. Máme první čtení.

Děkuji.

Byl ministrem obrany Československa.

Děkuji. Děkuji, dámy a pánové.